Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Hegera. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

A vzhledem k tomu, že celá naše společnost je přeregulovaná, zdravotnictví je riziková záležitost, takže tam je regulace velmi, velmi tuhá. A já musím uznat, že ten zákon, který vznikal ještě za období Nečasovy vlády, ta jeho kostra, byl napsaný v tomto směru velmi přísně a aplikační praxe ukázala, že jsou sféry, kde regulace je možno uvolnit. Konečná komplikace přišla s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Pastuchové.

Ale v tomto směru je to na odbornou diskusi. Já se prostřednictvím pana předsedajícího omlouvám paní poslankyni Pastuchové, ale přece jenom nemohu s tím zákonem souhlasit. Diskuse o míře regulace asi teď už není možná, ale problém, který v tom vidím, je v tom, že pozměňovací návrh je napsán legislativně neurčitě, takže nebude v podstatě možno definitivně v případě sporu rozhodnout, kdo je ten člověk, který je kvalifikovaný na půdě nemocnice tento prostředek servisovat. A není to prostě popsáno tak, jak by to v zákoně popsáno mělo být, aby bylo naprosto jasné, kdo je ten člověk, který je schopen této činnosti. Z tohoto důvodu jsem proti tomu pozměňovacímu návrhu. Trošku mě mrzí, že se situace se na zdravotním výboru zkomplikovala zbytečnou diskusí o tom, kdo je prokorupční a kdo je protikorupční, protože tohleto je opravdu záležitost odborná. A venkoncem musím říct, že i tam, kde ta regulace je přísná a hrozí zneužívání firmami, tak nemocnice zcela určitě mají možnost řadu věcí z těch hrozeb ošetřit ve výběrovém řízení, kdy je potřeba zdůraznit, že výběrová řízení při nákupu zdravotnických prostředků se musí soustředit nejenom na kvalitu toho prostředku a investiční náklady, ale musí vzít celoživotní náklady toho prostředku, to znamená i rozsah servisu. A tady je docela slušná možnost, jak je možno na prodejce zdravotnických prostředků tlačit, aby se chovali rozumně a servis zbytečně neprodražovali. Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Kostřica.

Děkuji za slovo.

Takže je to takové někdy do nebe volající.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Fakticky pan navrhovatel.

Ale tady je potřeba si uvědomit, že ten příklad, o kterém mluvil, se netýká tohoto pozměňovacího návrhu. A toto tento zákon řeší, nebo tato novela řeší. A i tam je to umožněno, my to vlastně nebereme, akorát říkáme, že v rámci forenzního tam necháváme formulaci: pokud není stanoveno výrobcem jinak. Ale to se týká pouze odpovědnosti za tu věc, aby se z toho takzvaně výrobci nemohli úplně vysvléct. V tom je meritum věci. To, o čem mluvil pan profesor, se skutečně týká těch vyšších rizikových tříd a toto ta novela zákona řeší. Tak ještě fakticky pan poslanec Kostřica, potom paní poslankyně Pastuchová a pan zpravodaj také fakticky. Prosím pana poslance Kostřicu.

Děkuji vám. Paní poslankyně Pastuchová.

Určitě to bude odborník.

Prosím pana zpravodaje.